Ale třetí poznámka, která je pro mě daleko důležitější. My prostě, a já to říkám tady u mnoha zákonů, řeknu to i u toho vašeho projevu my prostě zákony nemůžeme nahrazovat osobní odpovědnost každého jednotlivce. Nemůžeme. Nemůžeme neustále regulacemi zpřísňovat a určovat lidem, jak mají žít.

Děkuji za pozornost. Já děkuji za dodržení času. A jako další vystoupí pan poslanec Milan Brázdil se svou faktickou. Prosím. Děkuji za slovo.

Stačilo, kdyby ten člověk...

I toto může zachránit lidský život.

Jsem pro přilby. Opět děkuji za dodržení času. A opět chce reagovat paní poslankyně Zuzana Ožanová, dále se připraví pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím. Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

To také není o osobní odpovědnosti, je to o povinnosti.

A proč? Proč by se nemohla vyrábět vozidla, která nemají tolik bezpečnostních prvků? Vždyť je to na osobní odpovědnosti vozidel?

I to jsou bezpečnostní prvky, které se třeba projevují schvalováním technické způsobilosti vozidel. Ale nejlepší přirovnání jsou pásy, povinné pásy jsou také v zákoně. Opravdu pro mě je to číslo... Já vím, že se neshodneme, ale 37 % je opravdu moc. Opět děkuji za dodržení času. A se svou faktickou, se svou věcnou reakcí vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se pan poslanec Jiří Horák. Prosím.

Je pravda, že ty statistiky jsou neúprosné, že ta čísla nejsou nijak veselá, dobrá nebo příjemná, ale asi tady opravdu platí, aspoň pro mě osobně, právě ta osobní odpovědnost každého z nás.

A možná i z nějakého praktického pohledu na ten běžný život na venkově, na vesnicích, starší paní, teta, babička, která si jede někde 100, 200 metrů do konzumu, do obchodu pro pečivo ráno, abychom ji nutili povinně mít helmu, tak si asi všichni dovedeme představit, že snad takhle lidem do toho života zasahovat nechceme.

A máme tam ještě faktickou pana zpravodaje jako poslední, který je posléze přihlášen s přednostním právem. Prosím. Děkuji. Pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážená předsedající, vážení kolegové.

Takže třeba jedete na náměstí, máte tam značku obytné zóny.

Pak bych chtěl ještě reagovat na to, že rozhodně nevyřešíme neznalost zákonů, k tomu opravdu zřizujeme například BESIP, který na tomto pracuje.